Já jsem si na tuto interpelaci připravil tady tento graf, který bych rád všem ukázal.

Já jsem nastoupil na ministerstvo zhruba tady někde.

To znamená, oproti vašemu tvrzení, které jste veřejně napsala, že na živou kulturu tady v této zemi nikdo nemyslí, tak vy jste dali jako důsledek krize jste klesli podporou na 300 milionů, pro kulturu jste neudělali vůbec nic s vaším ministrem financí a s vaší ministryní kultury paní Hanákovou.

Ty peníze dáváme v několika oblastech. Je to oblast jednak příspěvkových organizací, organizací neziskových, a s Ministerstvem průmyslu děláme tu oblast ziskovou, prostě protože na to už sami prostředky nemáme.

To jsou akce, které my jsme spustili v průběhu tohoto roku právě pro všechny segmenty kultury. To je to, co děláme. A připadá mi zvláštní, když dostanu dopis, ve kterém jsem dotazován, proč nic neděláme. Připadá mi, že pokud člověk má odpovídat na otázky v nějaké oblasti, tak u toho interpelujícího předpokládám, že se aspoň seznámí s těmito základními fakty a pak mě interpeluje. Děkuji. Prosím.

A jasně že tady můžeme dávat do placu různé cifry, také hodnota těch peněz se mění a všechno takové. A tady ten konkrétní příklad je jeden za mnoho, za mnoho, které mi chodí.

Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

A poslední věc, protože ty peníze se samozřejmě daly použít jinak, tak ta otázka je, jestli se váš resort plánuje té celé problematice vývoje vakcín více věnovat.

Děkuji.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, milá paní poslankyně, děkuji za otázku.

A tehdy byla naplánovaná celá ta fáze na tři části.

V současné době si myslím, že když je k dispozici vakcína komerční, tak asi není nezbytně nutné pokračovat ve vývoji tady této vakcíny, která je na mírně jiném principu.

Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím. Já děkuji za odpověď.